Šílená vláda! Tak už to uznejte, že je to špatně, ten váš zákon.

A navíc ještě už to je samo o sobě šílené. Vy jste úplně mimo.

Zdražování neřešíte, abyste pomohli občanům, a tady prosazujete tohleto.

No to je tedy děsivý.

A znovu vás vyzývám, protože se o tom bude hlasovat, abyste odmítli jednání ve zkráceném řízení a abyste umožnili, protože tady máte většinu, řádné projednání v řádných lhůtách a projednání ve všech třech čteních, aby se do diskuse mohla zapojit veřejnost, profesní svazy, odborníci, právníci, ústavní právníci.

Děkuju za pozornost. Děkuji.

Takže to byly všechny omluvy.

Prosím, je zde faktická poznámka. Poprosím zde po mé pravé straně, hovoří pan poslanec, prodloužím mu čas. Omlouvám se vám, pane poslanče.

Takže neklamme veřejnost, i vy, opoziční poslanci, máte ty statisícové platy.

To je to, o čem je tady řeč.

Omlouvám se. Pokud si potřebujete něco vyřídit, běžte do předsálí.